V praxi se tak potvrzuje názor SPD, že zastropování cen energií vládou Petra Fialy je absolutně nedostatečné. Navíc německá vláda na rozdíl od české vlády plánuje zastropovat ceny plynu všem odběratelům, včetně velkých průmyslových firem, zatímco u nás firmy kvůli nečinnosti vlády krachují. Ano, mně se z Olomouckého kraje ozývá spousta firem a říkají, dostali jsme faktury za energie a zavíráme. Zavíráme, protože prostě nemáme na to, abychom je zaplatili. Propouštíme zaměstnance a zavíráme firmy, zavíráme krám, protože musíme počkat, než se to všechno přežene.

Ostatní evropské státy nespoléhají na řešení ze strany Evropské unie a přijímají si vlastní opatření. Jedině to, že nemohou vybírat daně, takže by chtěli vybírat poplatky do společného eurounijního rozpočtu, které potom mohou použít na cokoliv.

Například německý kancléř Scholz koncem září oznámil vytvoření zvláštního hospodářského fondu o objemu 200 miliard eur na podporu kroků, které mají zachránit německé občany i průmyslové podniky ohrožené vysokými cenami energií. Pokud tato podpora velkých firem v Německu projde, stanou se naše firmy naprosto nekonkurenceschopné a jejich výrobky s těmito cenami energií prostě nemohou na tom trhu konkurovat. A co to znamená? Že ty české firmy to zničí. Pro nás je oboje dvoje špatně, protože tady nebudou platit daně, tady nebudou zaměstnávat lidi, budou to ztráty jak ve státním rozpočtu, tak na sociálním a zdravotním pojištění. A ten stát, když ti lidé nebudou zaměstnaní, to vlastně bude muset znovu vydat na sociálních dávkách a na dávkách na podporu v nezaměstnanosti. Takže to jsou všecko dopady na nezaměstnanost i státní rozpočet a to je pro nás samozřejmě nepřijatelné. A co se stane? Zvýší se nezaměstnanost a bude se zvyšovat nezaměstnanost, když ty firmy budou zavírat, a bude to opravdu velký problém. A podle mě, co se týče státního rozpočtu, tak je čas na velkou inventuru jak výdajové části, tak i příjmové části. Je čas na rekonstrukci státního rozpočtu. Podle mě se do něho vždycky jenom doplňují nějaká čísla.

To znamená, ty firmy se dostávají do obrovských problémů, ale nevidíme to také z hlediska státního rozpočtu. Protože co je výsledkem té energetické krize a výsledkem liberální demokracie? Pokud vám nebudou stačit peníze na energie, nebojte se a choďte si pro sociální dávky. To znamená, že všichni budeme pracovat, budeme kromě toho závislí na sociálních dávkách, firmy budou závislé na dotacích a státní rozpočet to během pár let úplně vyčerpá. To znamená, že dojde k sociálněekonomické krizi, k sociálněekonomickému pnutí, a já jsem přesvědčen, že to určitě naruší proč říkám sociálněekonomickému? Protože nevím, kde ta vláda, možná ta příští, možná tato vláda na konci tohoto volebního období, bude hledat finanční prostředky například na důchody a na jiné mandatorní výdaje. Takže obávám se budoucnosti a z tohoto důvodu hnutí SPD samozřejmě rozpočet s takovým schodkem nemůže podpořit. Děkuji vám za pozornost. Děkuji.

Děkuji.

Bohužel Česká republika nezastropovala výdaje u velkých firem a ty firmy mají obrovské problémy. Takže to je ten důvod, proč jsem srovnával tyto dvě země. Bohužel nemám, ale o Německu se píše. Když si přečtete denní tisk, tak se o Německu píše úplně všude. Proto jsem použil Německo. Děkuji. S faktickou poznámkou nejprve pan poslanec Adamec, poté pan ministr Stanjura. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, já tedy nebudu reagovat na všechno, co tady padlo. Ale k tomu Německu.

Tak se nestrašme. Děkuji za pozornost. Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan ministr Stanjura.

Ano, je to nápad, podle mě se nezrealizuje, ale to si řekneme, a to přesně ukazuje cestu, kterou bychom si neměli přát, a je to přesně opačná cesta, než kterou tady řekl Radim Fiala. My nejsme schopni ekonomicky podporovat firmy, tak jak podporují Němci. Z národního hlediska je důležité mít evropské řešení, z hlediska českých firem, protože jsou tady bohatší ekonomiky. Nemůžeme! Takže my se budeme snažit o to, aby to zůstalo ve stadiu úvah.

To, že se o tom nepíše, neznamená, že o tom s kolegy nemluvíme.